A právě tím, že úředník z celního úřadu rozhoduje o tom, jestli je firma ekonomicky stabilní, nebo nestabilní, může způsobit další korupční prostředí. Takže tolik tedy na vysvětlenou, proč jsem podal ten pozměňovací návrh, a věřím, že zvážíte jeho případnou podporu. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Teď je tady faktická poznámka pana poslance Kalouska.

Já bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli tomu opravdu věří. Jestli skutečně věří tomu, co je psáno v tom materiálu, že to bude znamenat takové zvýšení zaměstnanosti, že to vyváží, dokonce převáží tu veřejnou podporu. Protože to nám ta vláda píše.

Ale zajímal by mě váš autoritativní názor, pane ministře, abyste řekl já tomu věřím, že vám píšou pravdu!

Biopaliva jsou i veškeré jiné možné látky, které můžeme identifikovat jako biopalivo, které můžeme potom použít jako palivo do pohonných hmot.

Tak já si kladu otázku, proč daleko dříve se vláda nerozhodla buď jedno, nebo druhé.

Nikdo tady reálně neřekl a ani v minulosti žádná vláda nezadala výzkum, který by se tímto zabýval, abychom tady pokročili kupředu. Proto je tam ponecháváme. Proto to není jedno, nebo druhé.

Budou možná využitelná.

A o kolik se zvýší spotřeba biopaliv tím, že bude povinné přimíchávání, to dneska není schopen nikdo přesně kvantifikovat, protože nevíme, jak se budou prodávat ta vysokoprocentní biopaliva.